Mně jde o zájmy naší země a jejich prosazení v zahraničí a nebudu přihlížet tomu, že tady máme x měsíců vládu, která nemá důvěru, a nejsme schopni v zahraničí v klíčových otázkách, když se mluví o reformách Evropské unie, když se mluví o podstatných změnách v Evropské unii, tak nejsme schopni jako Česká republika vystupovat. No to bych byl opravdu blázen a moje strana by byla neodpovědná, kdybychom za takové situace nebyli připraveni spolupracovat. A to my jsme! Ale znovu opakuji, zahraniční politika je něco úplně jiného než vnitropolitické otázky a nesmí se to smíchávat dohromady. Tady jde o stát a jeho zájem a je povinností každého odpovědného politika, aby se na něčem podílel. Z tohoto hlediska já skutečně vítám, že moji iniciativu a přiznávám, mnohem rychleji než v minulosti pan premiér Sobotka pan premiér v demisi Babiš akceptoval a že se sejdeme, představitelé hlavních politických stran, parlamentních politických stran, a budeme se snažit domluvit na nějaké české národní pozici. Ale to prosím vůbec nesouvisí s tím, o čem jednáme dnes. To nesouvisí s tím, co má dělat vláda v demisi, a to nesouvisí s vnitřní politikou.

Samozřejmě že to Ústava neříká, prostě proto, že Ústava vůbec nepředpokládá, že by někoho napadlo, že vláda v demisi je plnohodnotná vláda. Vláda v demisi, ta má být co nejkratší dobu, je to výjimečný okamžik a všechno má směřovat k tomu, abychom měli vládu s podporou. Já si, dámy a pánové, samozřejmě dobře uvědomuji, že všechno nemůže mít zcela přesná, nebo dokonce psaná pravidla. Jako konzervativní politik si to uvědomuji opravdu velmi dobře. A toto je jedno z těch témat, co by tedy měla dělat a co by neměla dělat vláda v demisi v personální oblasti. Ono je do určité míry smutné, že o tom tady musíme mluvit, že musíme připravovat nějaké usnesení, které připravujeme, ne dnes máme připraveno, ale i do budoucna bychom dali vládě v demisi nějaké mantinely, protože tato otázka je častokrát mnohem víc otázkou dobrých mravů, respektování určitých pravidel než vytváření psaných pravidel. Já se pokusím naprosto věcně vysvětlit, proč podle našeho přesvědčení tato vláda v demisi nemá dostatečnou legitimitu na personální změny, na personální změny, které očividně dělá a které se očividně chystá dělat.

Já jsem slyšel protiargumenty pana premiéra Babiše, slyšel jsem je, on je uvedl ještě dříve, než vyslechl to, s čím vlastně my přicházíme. A v těch protiargumentech zazněly příklady vlád, nebo byly připomenuty případy vlád z minulosti. Já chci hned na úvod říct, a chci to říct úplně jasně, že tyto příklady jsou zcela irelevantní.

První okruh těch důvodů, těch podstatných důvodů, tvoří věci, které jsou nové, které jsou unikátní, které jsou originální a které tu nikdy předtím u těch předcházejících vlád v demisi nebyly. Tato vláda v demisi totiž není takříkajíc běžná vláda v demisi, vláda bez důvěry, v nějakém mezičase, a vy, pane premiére, nejste premiérem, který vedl jednání, aby sestavil koalici, který sestavil vládu na nějakém půdorysu koalice, sestavil ji na základě jednání a v dobré víře a který se ucházel, usiloval a přibližoval se parlamentní většině a jen ji z nějakého důvodu nedosáhl, protože mu např. chyběl jeden nebo dva hlasy. Takováto situace tu není. Toto je vláda, která vznikla především především na základě ústavní svévole prezidenta Zemana. Od začátku bylo jasné, že tato vláda já nemluvím o nějaké příští vládě tato vláda, která teď dělá personální změny, tato vláda nemá a nebude mít podporu Poslanecké sněmovny. To nebyla věc jednání, to bylo jasné od začátku způsob, jakým vláda vznikla, jakým byla jmenována, že tento způsob jí nedovolí získat většinu. A tak to taky bylo. Tato vláda neobdržela podporu ani jednoho jediného hlasu mimo hnutí ANO, které ve volbách nezískalo ani třetinu hlasů. To jsou prosím fakta. A sám premiér v demisi stejně jako pan prezident veřejně a nahlas a podle mě dost neopatrně, ale to je taky otázka vkusu a politické taktiky, přiznali, jak a proč tato vláda vznikla a proč byla jmenována. Prý aby mohli co nejdříve odstranit vládu v demisi premiéra Sobotky. No prosím, já i toto dokážu pochopit, ale pak to není vláda, která má legitimitu provádět zásadní personální změny, protože za takovýchto podmínek má v tomto období legitimitu k jedné jediné podstatné věci, a to je svítit a topit. K ničemu jinému takováto vláda legitimitu nemá. A její předseda, který je pověřen prezidentem, má jednu jedinou hlavní povinnost a znovu to opakuji, pane premiére, jednu jedinou hlavní povinnost pokoušet se sestavit většinovou vládu a získat důvěru Poslanecké sněmovny. Vy máte zkoušet sestavit většinovou vládu a získat podporu Poslanecké sněmovny. Ale za pět měsíců jste se, aspoň viditelně, k takovému výsledku ani nepřiblížil, pane premiére. Já jsem si včera přečetl výrok vašeho spojence pana prezidenta Zemana, který říkal: v této věci začínám být z pana Babiše nepatrně nervózní. Tak já už jsem hodně nervózní, protože za pět měsíců jsme se nepřiblížili k vládě, která by měla mít nějakou důvěru. To byl první důvod. Druhý důvod z toho celého balíku důvodů, které zde dosud nebyly, je politické zázemí této vlády v demisi, této vlády bez důvěry. To politické zázemí v tuto chvíli zcela viditelně tvoří podpora KSČM a SPD.

Ale ono to tu je a my to tady zažíváme dnes a denně.

Já jsem sice přesvědčen, že na to nedostalo ani hnutí ANO mandát od voličů, že na to nedostal s výjimkou komunistů, tam to respektuji, mandát vůbec nikdo, ale to je jiná otázka. Prosím, dělejte to tak, a pokud získá vláda řádnou ústavní cestou důvěru od komunistů, případně od SPD, tak se nám to nebude líbit, ale musíme to respektovat, protože pak to bude legitimní a legální. Ale zatím je fungování této jednobarevné menšinové vlády s tichou podporou komunistů de facto jakýmsi podvodem na občanech a tato vláda musí být ve všech podstatných věcech zdrženlivá.

Třetím důvodem, proč jsem za všechny předkladatele velmi kritický k tomu, co dělá vláda, je způsob, jakým jsou uskutečňovány personální výměny.